Prosím, pane poslanče. Děkuju za slovo.

Děkuju panu Faltýnkovi.

A zatím nemám další faktickou, ani nemám přihlášku do obecné rozpravy. Děkuji za slovo.

Takže to si trošku protiřečí. Ráda bych reagovala na předřečníka pana Benešíka, který tady několikrát řekl, že se můžete odměny vzdát. Já tedy nemám právní vzdělání. Působila jsem dva roky na Ministerstvu vnitra jako náměstkyně pro veřejnou správu. A to stanovisko je jasné. Odměny se vzdát prostě nemůžete. Ale není možné se odměny uvolněného ani neuvolněného zastupitele vzdát. Tady to zákon připouští a takové odměny se vzdát můžete.

Zákon to nepřipouští.

Ten občan to vůbec nerozlišuje.

Ale myslím si a znovu to opakuji, že tento návrh je správný a spravedlivý, že pokud tedy vykonávám ty dvě funkce, tak si myslím, že pokud budu pobírat odměnu ve výši 140 %, tedy 100 % za poslankyni a 40 % za hejtmanku, tak si myslím, že to je plně dostatečné. Já když jsem předstupovala před své zastupitele, tak jsem jim jasně řekla, co ta kumulace funkcí přináší, jaký to má dopad na osobní, rodinný život. Z druhé strany to má ta pozitiva, že opravdu přenášíte sem ty praktické zkušenosti z daného kraje a můžete prostřednictvím poslance vstupovat a nějakým způsobem reagovat na jednotlivé zákony, které se tady předkládají. Také tady pan Kupka řekl prostřednictvím pana předsedajícího, že se to týká jenom několika málo lidí.

A jenom chci říct, já jsem si tu statistiku udělala z hlediska Poslanecké sněmovny, protože hejtmani a starostové jsou relativně vidět, ale pak jsou náměstci, uvolnění předsedové kontrolního výboru, finančního výboru atd.

Pak tady bylo řečeno, že budeme vstupovat do kompetence. Já tedy nevím, do jaké kompetence budeme vstupovat, protože opravdu tento návrh zákona je velmi jednoduchý a velmi snadno proveditelný.

A těch 60 % zůstane v rozpočtu kraje a města, ty finanční prostředky v tom rozpočtu zůstanou a ti zastupitelé řeknou, k jakým účelům ty finanční prostředky budou využity. Takže není v žádném případě pravda to, co tady bylo řečeno.

Také si myslím, a nebudu to tady rozebírat, že opravdu rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným zastupitelem je velký a není postaven do stejné roviny uvolněný a neuvolněný zastupitel.

A úplně v závěru bych chtěla ještě reagovat na pana Stanjuru, protože ten měl ten příspěvek první, prostřednictvím pana předsedajícího, a to jeho vystoupení úplně korektní vůči mé osobě nebylo.

Na to bych řekla následující.

On se se mnou vůbec nebavil. A já jsem ráda, že tady tento návrh je. A budu věřit, že se ten návrh zákona schválí. A znovu říkám, že jsem přesvědčena o tom, že tento návrh zákona je správný a spravedlivý. Děkuji vám za pozornost. Mám tady jednu faktickou poznámku, což je pan poslanec Ivan Adamec.